Ono přece nemůže fungovat, když z něj budeme vyřazovat jeho podstatné segmenty. Jak chceme bojovat s terorismem?

Jak chcete bojovat proti globálnímu oteplování a chcete zmírňovat dopady sucha, klimatických změn, aniž byste se dohodli se zeměmi, jako je Indie nebo jako je Čína, které dneska produkují obrovské množství emisí CO2? Prostě musíte je vzít na palubu, jsou součástí platformy a jednání. Zabývali jsme se tím, aby se jaderné palivo nedostalo do rukou teroristů, protože to by samozřejmě zvýšilo jejich váhu a jejich vydírací potenciál. U toho stolu seděly země jako Spojené státy, Německo, Francie, Čína, Indie, Brazílie, panovala shoda na základních opatřeních, která společně musíme udělat. Kdybychom začali kádrovat způsobem, který vy zde děláte, tak žádný z vážných problémů, se kterými se dnešní svět potýká, není zvladatelný, není elementárně řešitelný. Souhlasím s tím, že tady musí být svobodná debata, musí tady být svobodná debata i o Číně. Každý má právo vyjádřit svůj názor na to, co si myslí o tom, co se děje v Číně, stejně jako tady můžeme diskutovat o kterékoliv jiné zemi na světě a vyjadřovat své názory na to, co se nám tam líbí nebo co se nám tam nelíbí.

To jsem chtěl jenom poznamenat ještě na okraj diskuse. Jsou to každodenní problémy lidí, které bychom měli pomáhat tady v parlamentu a ve vládě řešit a nedebatovat odtažitě. Určitě debata o historii čínské komunistické strany patří na nějaký seminář, který by se uspořádal v Poslanecké sněmovně, ale po pravdě řečeno, vážené poslankyně, vážení poslanci, možná vás zklamu, ale není to to hlavní téma, které by řešila vláda ČR. Já děkuji, pane premiére. Eviduji čtyři faktické poznámky a jedno přednostní právo pana ministra kultury. Nejdříve udělím slovo místopředsedovi Sněmovny Vojtěchovi Filipovi k jeho faktické poznámce, připraví se pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já opravdu nechci prodlužovat ten seminář, jak to trefně nazval pan premiér, ale je pravda samozřejmě, že existují státy světa, které nepřijaly rozhodnutí jako ČR, že skončí v trestním zákoně tresty smrti. Jedním z takových států je jistě Čínská lidová republika, stejně jako Spojené státy americké. V Číně se popravuje například za korupci.

Podle mého soudu pro českého politika je český národní zájem to prioritní. Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Při své předchozí faktické poznámce jsem použil dvakrát zkratku PŠM. Neuvědomil jsem si, že jsou mezi námi i ženy, které na vojně nebyly, mnoho mužů, kteří již třeba zapomněli a nebo také na vojně nebyli z jiných důvodů, takže zkratka PŠM pro vysvětlení je politické školení mužstva. A to jsme právě absolvovali. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se pan poslanec Kučera. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, ano, ten úvod byl možná trošku delší, možná že jste někteří neměli sílu to poslouchat. Ale měli jste poslouchat, protože to bylo docela zajímavé. Já mám pocit, že pan kolega Korte tnul do živého, a bylo vidět, že mnoho z vás vyskočilo se svými faktickými poznámkami a bránili se tomu, bránili se té pravdě, kterou tady kolega Korte přednesl. Ale vy jste to možná nepochopili. A pane premiére, vy jste to možná také nepochopil. Pan kolega Korte podle mého názoru nechtěl po nás, abychom změnili režim v Číně, nechtěl, abychom změnili režim ve Spojených státech nebo někde jinde, tak jak o tom mluvil pan kolega Filip. Pan kolega Korte chtěl jenom upozornit na nebezpečí, které se pomalu a plíživě dostává do ČR, a chtěl se zeptat pana premiéra, jestli si toto nebezpečí uvědomuje. A pane premiére, vy máte ten zvyk, že když se vás někdo zeptá na otázku, na kterou se dá odpovědět anone, tak mluvíte 10, 15, 20 minut a vlastně neodpovíte. Mě by opravdu zajímalo, jestli si uvědomujete to nebezpečí, které sem proniká právě přes ty oficiální firmy, které se dostávají z Číny do ČR. Ne nebezpečí hospodářské, ale nebezpečí politické, nebezpečí špionáže, a to nejenom hospodářské špionáže, ale i politické. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, zatím poslední... Stahuje svoji přihlášku. A mám ještě faktickou poznámku pana poslance Hegera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Z hlediska obchodního je potřeba souhlasit s tím, že tak jako i zbytek světa se snaží pěstovat obchodní vztahy s touto mocností, tak to má dělat i ČR. A jenom bych připomenul panu premiérovi, že jeho konstatování, že minulé vlády v tom nic neudělaly, je nasazování psí hlavy, které se tady s oblibou praktikuje vzhledem k minulým vládám. TOP 09 v některých aspektech se opravdu chová jako pozitivní opozice, konstruktivní opozice vůči vládě, a já sám jsem se řadukrát zastával některých kroků ministra Němečka, ale musím připomenout, že ta psí hlava spočívá v tom, že již Nečasova vláda zahájila vztahy s Čínou.